Pan ministr na to ale reagoval a já jsem ráda, že na to reagoval. On se sešel s Evropskou komisí, Evropská komise poslala stanovisko k těmto problémům, které jsme tady vznesli, a z toho stanoviska tedy, byť samozřejmě Evropská komise hned v úvodu píše, že jde o neformální stanovisko, že to formální může poskytnout pouze Evropský soudní dvůr, ale připustila možnost vykládat, že Česká republika může působit jako samostatný zadavatel.

Byť jsem se obrátila na Parlamentní institut, on říkal, že na svém původním stanovisku nic nemění, ale já si myslím, že tím, že máme alespoň o co se opřít, tak bychom tento pozměňovací návrh nemuseli už dále nějak zásadním způsobem rozporovat.

Ale je potřeba tady spravedlivě říci, že se k tomu pan ministr postavil čelem a nějakým způsobem se snažil svůj pozměňovací návrh obhájit.

O co tady vlastně jde? Tady je potřeba si říci, že pozměňovacím návrhem pana Michálka se vlastně překlopil paragraf zákona o střetu zájmů přímo do zákona o zadávání veřejných zakázek a v tom je právě ten konflikt správních norem, který my jsme už řešili za našeho působení, že zákon o zadávání veřejných zakázek je skutečně postaven na transpozici evropské směrnice, která neumožňuje automaticky vyloučit.

Přesně na to jsme se vlastně ptali Evropské komise a ona napsala, že skutečně zákon o zadávání veřejných zakázek nemůže být postaven na automatickém vylučování, a z toho důvodu my jsme se snažili tedy o to, abychom nějakým způsobem ještě ten pozměňovací návrh upravili, protože ten pozměňovací návrh je bohužel postaven na tom, že tam je to tvrdé vyloučení, to znamená bez možnosti se obhájit, takzvaně se ospravedlnit. Je samozřejmě na zadavateli, jak to ospravedlnění potom vezme, ale ta možnost tam prostě být musí.